Já věřím, že pan ministr Babiš podpoří onen poslanecký návrh TOP 09 na snížení daní na 10 a 20 %, nepůjde cestou těch populistických výjimek, i když chápu, že jsou mu podstatně bližší, protože ono to je krásné, když můžeme nějaké té profesní skupině slíbit samozřejmě vím, že ne na základě žádných výhod, ale slíbit jim tam sníženou sazbu DPH, tam nějakou dotaci. Já věřím, že podporu snížení daní nenajdeme pouze u pana ministra Babiše.

Sněmovnou prošel, abychom platili konečně nižší daně a abychom nešli cestou oněch populistických výjimek, které tady nabízí pan ministr Andrej Babiš.

My jsme na to téma měli poměrně rozsáhlou diskusi.

Já vám také děkuji. Pro pořádek říkám, že dnešním bodem, který projednáváme, není snížení DPH alkoholu, ale elektronická evidence tržeb. A nyní budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Tak jak jste se mně omlouval za Mramora, tak

Pokud jde o uplatnění daně z přidané hodnoty, je po vstupu České republiky do Evropské unie z důvodu vysoké harmonizace pravidel možnost aplikace snížených sazeb daně omezena.

To je však na volbě každého členského státu.

Poznámka

Takže my nejsme až takoví pitomci, jak si myslíte, víc než si myslíte, nebo jak si to myslíte, takže jsme to řešili. A taky vyjádření některých kolegů ohledně spotřební daně, prosím vás.

Opozice, pro živnostníky. Tak aby bylo jasno. Nyní tedy dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Mackovík. Já myslím, že pan ministr Babiš jenom potvrdil to, že opravdu chce jít cestou těch populistických výjimek cílených na jednotlivé skupiny. Je vidět, že pan ministr Babiš se tam snaží najít některé výjimky. Samozřejmě pravděpodobně pro některé provozy je možno onu výjimku uplatnit. A já tady volám po jednoznačném komplexním opatření a to jsem tady nastínil, tzn. snížení sazby DPH na dvě sazby.

To je správná cesta. A já věřím, že ji i podpoříte. Já vám děkuji. Další faktické poznámky? Pan ministr financí Andrej Babiš.

Děkuji za slovo.

Takže my co říkáme, to děláme. Takže já to analyzuji. A směřujeme k 10 %. Protože ta snížená sazba je vysoká, to víme.

A je otázka, kdy na to ten rozpočet, protože my jsme rozpočtově odpovědní, bude mít. 20 10 nemám problém. Otázka je kdy a jak. A musíme to spočítat. Takže i jsem viděl, paní Udženija má nějaký návrh... Takže my to všechno spočítáme a sdělíme občanům, jak to vypadá. A koalice taky bude o tom mluvit. Ale vy jste navyšovali DPH a vytáhli jste každé české rodině z kapsy tisíc korun měsíčně. Dvanáct tisíc ročně. Protože deset tisíc měsíčně, 10 % vašeho navýšení je tisíc korun. A tisíc korun krát dvanáct je dvanáct tisíc.

Děkuji za slovo. Tak pro jistotu, protože pan ministr to tady opakuje pořád a možná, že mu někdo uvěří a zatím mu lidé věří, tak jenom proto. A jestli jsme měli sahat k tomu, co se dělo v jiných zemích, že se snižovaly důchody, dokonce ne že byly stabilní, na stejné úrovni, nezvyšovaly se, ony se snižovaly. Další část byla, že ty peníze byly věnovány na penzijní systém. Tak proč to tedy nevrátíte zpátky? Je to naprosto logické, normální. Proč se vymlouváte na něco, co stejně nebude? Vy dobře víte, že ty pokladny pořádně nerozjedete. Nic nepřinesou.

To v zákonech bylo, to bylo schválené. A předkladatelem zrušení nebo revize toho zákona byl jistý ministr Babiš. Tak prosím, už to tady nevykládejte dál.